Pozměňovací návrhy A1 až 3.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 62, přihlášeno 102, pro 96, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Potom jsou to pozměňovací návrhy B. Zkráceně a zjednodušeně řečeno, jedná se o navýšení minimálního předepsaného objemu biopaliv u motorových benzinů.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro?

Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Změna účinnosti.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro? Považuji toto hlasování za zmatečné, budeme ho opakovat. Znovu říkám, je zde návrh A4, týká se účinnosti. Je to návrh, který řádně zazněl, je v systému, musí se o něm hlasovat, ačkoli fakticky zřejmě, jestli jsem to pochopil, tím, že nebyly žádné změny přijaty, tak je to čistě formální záležitost. Ale hlasovat o něm musíme!

Ale poprosil bych, aby ministr byl v této věci pozornější a abychom byli v situaci, kdy nebudeme odhlasovávat nesmysly.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

A jestli jsou moje poznámky správné, tak jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.